Takže tady jsem tady nastínil modely důchodové reformy jenom jako příklad v několika zemích.

Upřímně, když to vidíme, tak přímo do minusu.

Ne všechny země jsou však tak bohaté, aby mohly státní důchodový systém dotovat z jiných rozpočtových příjmů. Důchodová reforma z přelomu tisíciletí nezměnila systém, přesto představovala citelný posun, protože posílila význam zaměstnaneckých a soukromých penzijních plánů, které dosud hrály okrajovou roli.

Státní důchody pro všechny.

Okolo důchodové reformy se vytváří očekávání, která se při nejlepší vůli nemohou naplnit. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se to pojme.

Ty naopak podporuje Fialova vládní pětikoalice.

Znovu bych chtěl zdůraznit, že to rozhodně nekopíruje, zdaleka nekopíruje, názory SPD.

První představuje povinné, státem organizované a spravované průběžně financované důchodové pojištění.

No ale tady už se zásadně liší ten pohled, samozřejmě.